Budu velmi stručný. Senát schválil některé legislativní úpravy zejména v oblasti přechodných ustanovení, takže z mého pohledu se dá podpořit i verze ve znění Senátu. Vzácná shoda, a já tedy otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. O závěrečná slova není zájem. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.